Děkuji. Další s faktickou poznámku je řádně přihlášen pan poslanec Opálka. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo.

Máme tady sice akademický slovník, ale já se přiznám, že v rodině, ve které jsem vyrůstal, jsme mluvili slezsky.

Děkuji vám. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Zlatuška. Pane předsedající, já jsem jednak chtěl podotknout, že pokud kolega Korte tady trvá na tom překládání, že by měl nejdříve dokázat svou tezi, že zde neslyší češtinu, a doložit to například znaleckým posudkem.

Děkuji. Dále v pořadí s faktickou poznámkou je pan poslanec Kováčik. Paní a pánové, blíží se 11. hodina, na kdy jsme jako Poslanecká sněmovna svým včerejším rozhodnutím zařadili tuším body 4 a 5, nebo 5 a 6, další velmi důležité téma, zákon o potravinách, kde jsem také zpravodajem, a rád bych si alespoň mezi těmi body oddechl.

Ale pojďme se vrátit k meritu věci, ať to nebude překládáno veřejností, jako že ten parlament dopadl jako vždycky, hora porodila myš. Zatím ani tu myš jsme v tomto bodě neporodili. Ale slyšeli jsme mnoho vzájemných napadání, urážek, invektiv, sem tam i nějakou srandičku, ale ona ta nezaměstnanost není vůbec žádná legrace. Děkuji. Děkuji vám.

Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, v minulém volebním období byla sociální demokracie v opozici a mnohokrát jsme žádali Poslaneckou sněmovnu o zařazení podobných bodů, zpráv o nějakých agendách. My jsme se chtěli chovat jinak. Víte, že od začátku volebního období vycházíme opozici vstříc a schvalujeme zařazení bodů vlády, informace o nezaměstnanosti, o Ukrajině, o vymahatelnosti práva apod. Ale my se nebavíme o nezaměstnanosti. A já na tento způsob debaty skutečně nejsem připraven a myslím, že ztrácíme všichni čas. Takže kolegyně a kolegové z opozice, až vám příště neschválíme zařazení nějakého takového bodu, tak se nedivte. Děkuji.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo. Já se velmi omlouvám panu zpravodaji, ale nemyslím si, že pokud se zcela nesprávně používají demokratické pojmy, že si to máme vyřešit v kuloáru. Je tu prostě normální vzorek společnosti. Nicméně je důležité, aby tady odtud nešly matoucí pojmy, aby bylo zcela zřejmé, co je odpovědností Sněmovny, co je odpovědností vlády, kdo politik je, kdo politik není, protože matení pojmů, které v této věci tady velmi často zaznívá, potom může vést k falešným dojmům, co to je vlastně demokracie. Panu poslanci Hájkovi se omlouvám. Napravím to. Děkuji. Další s faktickou poznámkou je pan poslanec Stanjura. Tak já jsem rád slyšel od svého kolegy pana poslance Sklenáka, že jsou k opozici vstřícnost sama. Opravdu, žádná stížnost.

Tento bod navrhli vaši levicoví přátelé. O opozici bych tam moc nemluvil, jo?

Děkuji vám, pane poslanče. Ještě se chci zeptat mám zde s faktickou poznámkou přihlášeného pana poslance Kováčika, zda je to aktuální. Není to aktuální. A než bychom dali slovo řádně přihlášeným, chci se zeptat, zda ještě někdo je přihlášen s faktickou poznámkou do diskuse, případně s přednostním právem. Není tomu tak. Chci se zeptat, zda tyto přihlášky stále platí. Pan poslanec Laudát tady je.

Z pochopitelných důvodů omlouvám se vám, pane poslanče přerušuji tento bod a budeme se k němu muset vrátit na dalším jednání, protože jsme si řádně odhlasovali pevně zařazené dva body.